Dále jste zmínila přidělení kapacity na linku Praha Brno. Přídělcem je Správa železniční dopravní cesty, která při přidělení kapacity železniční dopravní cesty postupuje a postupovala v tomto případě podle předem známých kritérií. Ta jsou zveřejněna v prohlášení o dráze vydaném deset měsíců před platností jízdního řádu. V tomto materiálu jsou stanovena pravidla, podle kterých přídělce postupuje. Ani tento proces nebyl nestandardní. Osobně si dovedu představit, že by přídělce v budoucnosti mohl a měl rozhodnout i dříve, ale i toto je stanoveno jasnými a předem zveřejněnými pravidly v prohlášení o dráze. Z pozice ministra dopravy k tomu mohu pouze uvést tolik, že pravidla se musí dodržovat, a nemám informace o tom, že by přídělcem neboli SŽDC dodržena nebyla.

Při přidělování kapacity dopravní cesty je podstatné především postupovat podle jasných předem známých pravidel stanovených v prohlášení o dráze, což bylo dodrženo. Jestli to mohu shrnout, my chceme v zásadě pokračovat podle usnesení vlády. Naším zájmem je samozřejmě podpořit České dráhy.

Prosím, paní poslankyně.

Určitě měla. Bohužel se tak nestalo. Já se teď snažím, abychom ty věci udělali paralelně. Přijdeme brzy s konceptem, kde nahradíme tu chuť Českých drah nějakým rozhodnutím vlády nebo ministerstva. Paní poslankyně Strnadlová není přítomna, v tom případě prosím pana poslance Bendla.

Děkuji za slovo.

Přesto otázky položím a budu se snažit využít dvě minuty, které mám, protože mám víc interpelací na pana ministra. Ale on opravdu do té práce moc nechodí. Bylo mi slíbeno jeho kolegyní, která se mě ptala, čeho se dotazy týkají, a já jsem jí slušně odpověděl, že Ministerstva zemědělství, že zareaguje.

Zároveň bych se chtěl zeptat, pane ministře, na to, že Lesy České republiky chtějí investovat v Rumunsku a nakoupit zhruba za jednu miliardu korun lesy v této oblasti. A poslední.

Já vám také děkuji, pane poslanče. Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Tím se dostávám ke své otázce. Nařízená ochranná ústavní léčba spadá pod Ministerstvo spravedlnosti, zatímco ambulantní pod Ministerstvo zdravotnictví.

Tento se vlastně ocitá ve vakuu a často jsou to pachatelé i závažných trestných činů a jakákoliv kontrola o jejich léčbě vlastně není potom možná.

Prosím, pane ministře. Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, já se obávám, že budu stručný.

Upřímně řečeno, opět je problematické, nakolik to spadá pod problém Ministerstva zdravotnictví.

Prosím paní poslankyni. Já mnohokrát děkuji.